Vážená paní předsedající, já si dovolím, vzhledem k tomu, že jsme ve třetím čtení a byl dostatek prostoru tyto věci prodiskutovat, otázky vznést a poslouchat odpovědi, tak pro uklidnění situace navrhuji přerušení pouze na 2 minuty. Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Nejde hlasovací zařízení, takže já vás znovu všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými hlasovacími kartičkami, a zeptám se pana poslance Salvetra, jestli pořád trvá ten problém. Pokud tomu tak je, budeme muset přerušit projednávání této Sněmovny, aby se na to podívali technici. Vedle to funguje.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji. A prosím ještě jednou kolegyně a kolegy, aby ztišili své rozhovory nebo je přesunuli do předsálí. Pan ministr tady ale, zdá se, přítomen není, takže jeho faktická propadá.

Prosím, máte slovo.

Na úvod bych chtěl poukázat na skutečnost, že předcházející vláda hnutí ANO splnila svůj slib daný učitelům a neučitelům regionálního školství. A jak uvedený problém řeší dnešní koaliční vláda?